Je to logické? Proč? Nebo proč tam vlastně rovnou nejsou potraviny, když už pan premiér mluví o tom, že by je vlastně chtěl do té nižší sazby zařadit?

Bude to stát zbytečné náklady na software, zkomplikujeme podnikatelům život a hlavně vláda nemůže dosáhnout toho, co tady říká, že dosáhnout chce pomoci rodinám a osobám s nižšími příjmy.

Pojďme buďto snížit obě sazby o jeden procentní bod, což je můj návrh, anebo to, co je druhý můj návrh, pojďme rovnou udělat to, co je nejlepší, co by se mně líbilo a k čemu se nakonec hlásí i pan ministr financí a jeho paní náměstkyně, pojďme snížit dolní sazbu DPH z 15 % rovnou na deset. Je to můj pozměňovací návrh a máte možnost ho jednoduše podpořit. My věříme, že pozměňovací návrhy, které jsem jménem ODS předložil, by byly skutečně dobrým řešením pro občany a podnikatele a odstranily by spoustu problémů, do kterých se všichni dostaneme nekoncepčním a dočasným zavedením třetí sazby DPH. A nyní mi dovolte, abych na základě upozornění legislativního odboru načetl legislativně technickou úpravu ke svému pozměňovacímu návrhu.